V této chvíli to dělat nemusím.

Platí to, co jsem říkal minulý týden.

Mně to nepřijde normální.

Ale myslím, že by bylo dobré ten bod zařadit, abychom měli šanci o tom všichni debatovat bez ohledu na to, zda jsme součástí vládní většiny, nebo opoziční menšiny. Děkuji.

Jedná se evidentně opravdu o stovky případů v České republice.

V tuto chvíli nikdo další? S přednostním právem paní ministryně práce a sociálních věcí.

Děkuji, pane předsedající.

A pokud máme informace, že zaměstnavatelé čerpají finanční prostředky na ty lidi a zároveň jim dali výpovědi, tak je důležité toto zarazit. Takže z tohoto důvodu. Chceme chránit pracovní místa a chceme, aby program Antivirus zafungoval.